S úhradami svých hypoték tak bude mít velké potíže minimálně 12 % jejich plátců.

Ano, navrhujete tady nějaké zákony, například pandemický zákon jste tady prosadili, který vám umožňuje omezovat ústavou daná práva a svobody občanů.

Ano, ale já zdůvodňuju, proč my chceme vrátit tento návrh k opakování do druhého čtení, to se netýká jenom tohoto zákona jako zdravotnictví, 14 miliard.

A to přece musí mít jasné důvody.

Ale tak to prostě v našem případě není.

A jak jsem říkal, tak vy tady věnujete měsíc energii k prosazení toho, že chcete zhoršit lidem zdravotní péči, a na druhou stranu odložíte platnost novely stavebního zákona, která by urychlila stavební řízení a rozšířila nabídku nových bytů, a dokonce jste zastavili i program půjček na bydlení mladým rodinám.

A co se týče bydlení, my říkáme SPD navrhuje zavedení výhodných půjček pro pracující rodiče, rovněž tak i formou masivní státní a legislativní podpory výstavby dostupných družstevních, městských a obecních bytů.

Takže to jsou prostě opravdu věci, s kterými my v tom rozpočtu rozhodně souhlasit nemůžeme, tak jak to předvádíte vy.

Já jsem kandidoval za Moravskoslezský kraj a v našem kraji v těch pohraničních regionech je prostě nedostupnost zubařské péče opravdu velkým problémem. A je to i jinde, je to i na malých městech a podobně.

To znamená, může to způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování mnoha závažných kriminálních kauz.

Takže to je prostě špatně.

Jako tady.

Takže to opravdu ne.

A mezitím sem přišli tedy ti ukrajinští migranti, ale teď chci mluvit o tom, že máme tady šestimístný nárůst počtem osob státních pojištěnců do našeho systému.